Já vám také děkuji. Přečtu omluvy.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Podali jsme v tomto směru více než dvě desítky pozměňovacích návrhů k různým speciálním vládou předkládaným zákonům.

Tato opomenutí hraničící až s vědomou diskriminací se týkají zejména té skupiny zaměstnanců, kteří pracují na dohody o pracovní činnosti a na dohody o provedení práce, a také, nebo snad ještě výrazněji, zaměstnanců na částečné pracovní úvazky, kteří jsou současně registrovanými živnostníky.

Občané pracující na dohody navíc dlouho neměli ani nárok na mimořádné ošetřovné při nutné a neodkladné péči o své děti z důvodu uzavření škol a školek. A z pozice zaměstnanců na takzvané dohody mají na toto ošetřovné nárok pouze někteří z nich, a to navíc nikoliv od počátku karantény, a ještě ve významně nižším finančním objemu než ostatní živnostníci.

A taktéž i společníci malých rodinných firem, kteří neodpovídají svévolné novátorské vládní definici rodiny, která nemá oporu v občanské zákoníku, v tradicích a ani v praxi běžného života. Malé společnosti s ručením omezeným, kde společníci jsou právě mnohdy zároveň jejich jedinými zaměstnanci, jsou navíc skupinou, která je v kompenzaci podnikatelům diskriminovaná en bloc, jak co se týče zmíněného kompenzačního bonusu, tak i v oblasti odkladu či odpuštění povinných pojistných odvodů.

Kromě již zmíněných zaměstnanců na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti jsou v přístupu k tomuto ošetřovnému diskriminováni živnostníci ve všech stupních invalidity a v širším smyslu také opět samoživitelky a samoživitelé, a to proto, že mnohdy nemohou být v péči o děti nikým vystřídáni, protože vládní poslanci opakovaně zamítli náš návrh na to, aby o jejich děti mohli po dobu mimořádných opatření pečovat i další nejbližší příbuzní, i když s nimi nesdílejí společnou domácnost. Není ostudou, navíc v této hektické době, jejíž jsme svědky a přímými účastníky, udělat občas v legislativní či exekutivní práci chybu. Navíc občany v těžké sociální a existenční situaci.